Odůvodnění. S rozvojem technologií v oblasti elektronických komunikací dochází k rozvoji nástrojů sloužících při záchraně životů, ochraně zdraví či majetku.

Jenom bych tady zdůraznil, že tato služba nyní funguje v osmi státech Evropské unie, např. Rakousko, Estonsko, Belgie, a v osmi dalších se připravuje ke spuštění v nejbližším období. Ten princip jsem už popsal.

To bych tady velice rád zdůraznil. Já bych jenom zdůraznil, že tento nástroj může zachránit mnoho lidských životů, protože obvykle lidé, kteří jsou v nějaké špatné životní situaci, havarují na dálnici, havarují na nějaké komunikaci, tak málokdo sleduje, kde se nachází.

A co se týká té záchrany, tak bude daleko rychlejší, daleko efektivnější.

Takže systém AML SMS přinese výrazně větší efekt než doposud propagované aplikace, a nebude nutné tedy nahrávat a zkoušet aplikaci v telefonu. Ještě se přihlásím potom v podrobné rozpravě.

Promiňte, nechci zdržovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové.

Přesto souhlasím samozřejmě s tím, aby ta stodvanáctka to zvládla, je to evropské tísňové číslo. Děkuji. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pěkné dopoledne.

Další změnou, která to rozšiřuje a má svoji logiku, je vrácení kreditu v případě předplacených karet, a to do 30 dnů.